Návrh novely omezuje možnost dalšího rozprodeje státních pozemků. To je správné. Otázka je, proč to zcela nezakazuje. To, že umožňuje, je právě v těch zastavěných a zastavitelných územích obcí, směřuje tam, že o to je právě ten největší zájem z pohledu investorů a developerů. Tady to nemyslím nijak pejorativně, je to prostě naprosto správný zájem ze strany investorů, že o tak lukrativní pozemky mají zájem. Myslím, že to je naprosto legitimní záležitost. Na druhou stranu v národním parku by to mělo být řešeno právě zákonem.

Já se velmi omlouvám. Milí kolegové, prosím, už to vydržte.

Jednalo by se o takovou privatizaci národního parku. To mě skutečně překvapilo, že komunistický poslanec přistupuje právě k těmto návrhům.

Nicméně pokud tento zákon projde a projde v této nebo v lepší podobě, tak bych chtěl říci, že se skutečně jedná o moderní normu, která posune ochranu přírody a krajiny zase o kus dále. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Děkuji za slovo.

To bylo z toho důvodu, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projedná tento návrh, který pocházel od starostů ze Šumavy, na výboru, a měl ho projednávat až teprve v úterý večer, to znamená někdy předtím, a on byl zařazen na úterý odpoledne.

Já jsem s tím neměl problém.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče. Samozřejmě ten způsob projednávání byl poněkud podivný.

To, že autorem jsou starostové ze Šumavy, všichni víme. A ten obsah, který tam byl, byl naprosto tristní a devastující pro Šumavu. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava, po něm pan poslanec Jan Zahradník, po něm pan poslanec Jan Klán. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl ohradit proti slovům pana kolegy Kučery, vaším prostřednictvím. On řekl, že předchozí návrhy, které se týkaly Šumavy, a ty byly z dílny Plzeňského kraje a Senátu, že to byla prohra developerů. Mě to uráží, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. O tom vás naprosto ujišťuji.

Děkuji panu poslanci Votavovi. Další faktická poznámka pan poslanec Jan Zahradník, po něm pan poslanec Jan Klán, po něm pan poslanec Michal Kučera.